Pozměňovací návrh má za cíl tuto skutečnost změnit a učinit z kompenzačního bonusu výdaj státního rozpočtu, a tím neovlivňovat sdílené daně, a tedy i příjmy krajů, měst a obcí.

Skutečnost, že je kompenzační bonus postaven na principu daňového bonusu, resp. vratky daně, není pozměňovacím návrhem dotčena.

Bylo by to řešeno v rámci převodu veřejných rozpočtů bez dopadu na žadatele. Nyní si dovolím reagovat už na některé věci paní ministryně. Paní ministryně neuvedla jediný důvod, proč mluvíme o dotaci. Přitom není naplněna definice dotace dle rozpočtových pravidel. Dále mluvila o zastavení výplaty kompenzačního bonusu. Předpokládám, že v případě, že se rozhodnete přijmout zákon i ve znění pozměňovacích návrhů senátních, bude paní ministryně aplikovat přijatý zákon. Kdo jiný by jej měl aplikovat v demokratickém státě? Zmrazení rychlé výplaty dále jsme slyšeli, že k tomu dojde. To asi ano. Ale černý Petr není na straně Senátu, který přijal pozměňovací návrh, ale již na začátku tohoto řešení výplat kompenzačních bonusů potřebným podnikatelům, OSVČ, malým s. r. o. tím, že jsou zapojeny do výplatu bonusu krácením na svých příjmech města a obce.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní senátorce za její vystoupení.

Není tomu tak. V tom případě mohu otevřít rozpravu.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tento zákon je poměrně klíčový pro fungování měst a obcí, pro jejich rozpočty a také pro rozpočty krajů.